Budeme hlasovat po přikázání výborům. Takže žádný jiný návrh na přikázání dalšímu výboru doposud nepadl. Má někdo takový návrh? Jestliže ne, konstatuji, že tento návrh byl přikázán pouze výboru garančnímu Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh na zkrácení. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno 135 poslanců, pro 91, proti 13. Tento návrh byl přijat. Nyní mi dovolte přečíst několik omluv.